Já děkuji panu místopředsedovi. Nejprve pardon, s přednostním právem pan předseda Kováčik, po něm pan předseda Stanjura, po něm paní poslankyně Němcová.

My jsme po celou tu dobu, co alespoň já zde v této Sněmovně působím, respektovali rozhodnutí většiny, respektovali i to, že za pravicových vlád v rozhodnutí onoho podvýboru byly pro nás postavy značně problematické, a přesto jsme začasté hlasovali pro celkové usnesení jak onoho podvýboru, tak koneckonců i pro doporučení organizačního výboru. Považujeme to za pouhé doporučení Poslanecké sněmovny prezidentu republiky, který si sám vybere, jestli vůbec a koho bude z našeho doporučení přijímat.

Jestliže organizační výbor poměrně značnou většinou rozhodl o tom, že předkládá Poslanecké sněmovně usnesení jako celek, potom bych rád požádal o to, aby Poslanecká sněmovna respektovala orgány, které si sama ustavila, ať už jde o podvýbor pro propůjčení či udělení státních vyznamenáních, nebo ať už jde o organizační výbor, který alespoň já po celou dobu svého působení v Poslanecké sněmovně považuji za jeden z rozhodujících a nejdůležitějších a nejvíce respektuhodných výborů. Jsme tam zastoupeni všichni.

Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pana předsedo.

To je všechno. A my chceme ty, kteří si podle našeho názoru zaslouží ten návrh protože skutečně, pravda, si vybere pan prezident, je to návrh ty chceme podpořit.

To je ta změna proti tomu, co tady bylo dříve. Nepamatuji si, že byste navrhovali hlasování, a mohli jste. Tak neříkejte, že to kdysi bylo jinak. Kdysi jsme tyto úplně protichůdné osobnosti, úplně protichůdné osobní osudy nestavěli před jedno hlasování . Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová, po ní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, poté s přednostním právem pan předseda Kováčik a pan místopředseda Bartošek. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já do jisté míry nerozumím tady téhleté bouřce. Paní poslankyně Černochová navrhla, abychom hlasovali podle jednotlivých jmen. Nevím, co by komu mohlo ublížit, takovýhle postup. Nevím, proč bychom na něj nemohli přistoupit, jestliže jednací řád ukládá Poslanecké sněmovně, aby o návrhu, který je předložen, hlasovala, tak je zcela legitimní požadavek, aby hlasovala podle jednotlivých jmen, protože každý z nás má odlišný postoj k některému jménu, jedno podpořit chce a některé jiné jméno, jinou osobu podpořit nechce.

Vzpomeňte si na všechny ty procedury hlasování, kdy se rozhoduje o tom, jestli budeme hlasovat en bloc, nebo jednotlivě. A Sněmovna vždycky přistoupí na to, aby se hlasovalo jednotlivě, protože to dává nějakou vyšší legitimitu tomu našemu společnému rozhodnutí. Určitě místo toho už jsme mohli mít rozhodnuto, kdybychom na tento návrh přistoupili.

S další faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová.

Dlouhý kus obyčejné lidské práce. Profesor Jaromír Vašků odpracoval obrovský kus práce na objevování principů a zkoumání chodu umělého srdce.

A oceňujeme i takové lidi. Oceňujeme nejen tu osobnosti, oceňujeme i celý ten obor, všechny ty lidi, kteří tu práci za sebou mají. My jsme se jen pokusili přinést osobnosti, které nejsou jen bojovníky proti čemukoliv, ale které jsou obyčejnými lidmi, a to slovo obyčejnými zdůrazňuji, lidmi normálními, řadovými, kteří pracují, kteří nemají žádné ambice proti čemukoliv se vymezovat, kteří odvedli poctivou životní práci.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné pardon, pan místopředseda Bartošek.